Boj proti regulaci zbraní není o tom, aby byla možnost držet zbraň rozvolněna a aby se množství legálně držených zbraní zvýšilo. Cílem je zachovat současný stav netrestat ty, kteří splnili zákonné podmínky a jednají i nadále v souladu se zákonem, zbraně nezneužívají a prostě dodržují pravidla hry. Plošné restrikce nikam nevedou, vždy postihnou pouze ty poctivé a ti nepoctiví si cestu obcházení zákona prostě vždycky najdou.